Jmenoval tedy Jiřího Rusnoka. Ten krátce nato představil ministry své vlády.

Ti byli v té úřednické vládě Miloše Zemana.

Věděl, že je tady většina, která může potvrdit vládu, která by se opírala o většinu v Poslanecké sněmovně, která by umožnila Poslanecké sněmovně plnit její funkci, tedy kontrolovat vládu, tak jak jí ukládá Ústava. Vznikla tak tedy vláda jeho přátel, kterým byl z nějakých důvodů zavázán za podpory, kterých se mu dostalo v prezidentských volbách.

Volby vyhrála tehdy Česká strana sociálně demokratická.

Teď nechám stranou jaké.

Myslím teď Bohuslava Sobotku.

Opět některá data.

V tu chvíli byl opět pověřen Andrej Babiš vyjednáváním, sestavováním, a jeho první vláda vládla v demisi, tady vládla pět měsíců, uměle udržována prezidentem republiky, který nevyvíjel dostatečnou aktivitu k tomu, aby umožnil vznik nové, normální vlády, která by se mohla opřít o většinu v Poslanecké sněmovně, a taková jednání ani nevedl. Došlo z mého pohledu k jednoznačnému omezení funkce Sněmovny.

To všichni podepíšeme. To se dobře říká. Nikdo nepřizná, že by si myslel, že by to i mohlo být jinak. Ale prezident sám proti těmto slovům se ukázal ve světle svých činů.

To přece je úplně enormní porušení povinností a vztahů, které mají panovat mezi mocí výkonnou, zákonodárnou atd.

Už jsem se ho trošku dotkla.

Je to ta výměna ministra kultury. K tomu dovolte dva citáty. Cituji: